Není tomu tak. V tom případě tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji několik přihlášek. Nejprve tedy vystoupí pan zpravodaj. Dovolte, abych v podrobné rozpravě načetl některé legislativně technické úpravy. Za prvé.